Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky, nejprve pan ministr Stanjura, připraví se pan poslanec Brázdil.

Ale co je normální postup?

Tak já jsem chtěl, aby to zaznělo v rozpravě, abychom věděli, o jakých případech vlastně debatujeme, že ten příběh není tak černobílý a že někde na začátku byl problém na straně firmy. Proč ty firmy, které jsou v exekucích, nevyjednávaly? Vyjednávaly?

Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo. Zareaguji na oba dva předřečníky.

Prosím.

Podstata je v tom, že my jsme o tom zapojení, aby tam byly i zdravotní pojišťovny, mluvili od prvního čtení, na všech kulatých stolech, které organizovali i vaši kolegové koaliční, a byla to koaličně opoziční shoda.

Jenom celou dobu, jestli jste mě dobře poslouchali, mě mrzí to, že kdyby se toho chopilo Ministerstvo zdravotnictví od začátku, tak tady mohl být plnohodnotný návrh, který by byl součástí tohoto tisku. To je vše, to je jednoduché, protože to tady nepřistálo shůry, my jsme se o tom bavili fakt na všech fórech. Já už nevím, jakým jiným kanálem dát najevo na Ministerstvo zdravotnictví, že je tady tahleta potřeba. Takže já děkuju za to, že pan ministr řekl, že se na něj mohou všichni obracet, ale my jsme využili všech těch kanálů, takže to se na mě nezlobte. To byla přece žádost i vlády. Děkuji.

Děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek. Pane poslanče, prosím. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, my před sebou máme teď asi kvalitně připravenou normu, na které je shoda koalice i opozice, a v podstatě nám tam vyplynul jediný problém u zdravotního pojištění. Ten problém je v tom, že jsou tam zahrnuty i právnické osoby. Můj dotaz, který jsem kuloárně před chvílí vznesl na kolegu Výborného, prostřednictvím paní předsedající, je, jestli by se to přece jenom nestihlo, abychom to schválili, jak to bylo připraveno s pozměňovacími návrhy, a poslali jsme to do Senátu a hledali cestu, jak to rychle v Senátu opravit a tady rychle po dohodě schválit, protože takovouhle normu, dalo to určitě předkladatelům velkou práci, a když tomu chybí jenom tohleto, nebo jsou tam navíc ty právnické osoby, chtěl bych poprosit o zvážení této cesty, a myslím si, že by to byl potom nejlepší výsledek. Děkuji. Z místa mám ještě přihlášku pana poslance Ferance v rámci rozpravy. Vážení členové vlády, dámy a pánové, jenom pár poznámek k tomu, co se týče zdravotního pojištění. Padly tady různé věci, nestihli jsme to, nedodalo se to a tak dále.

Jasné, chápu, nebylo to v systému a tak dále.

Musím říct, že v tomto smyslu to ministerstvo i pojišťovny jako... jasné, de iure nemusely nic udělat, takže to neudělaly, ale propásla se dobrá příležitost. A ještě jednu poznámku.

To si nemyslím, pochopitelně, že to je zase až tak levné financování.